Nebudu vás zdržovat. Já si myslím, že to není v pořádku, a dokonce to není v pořádku do takové míry, že zde narážíme na ústavní dělení moci na moc výkonnou a soudní.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji, pane poslanče. Nikoho dalšího nevidím. Prosím, pan zpravodaj.

Pokusím se reagovat na předřečníky.

Uvedu jeden lidský politický aspekt, já ho ale považuji za důležitý. Řekl jsem ho, tak ho zopakuji: nemyslím si, že by se na tématu sportu měly nějakým způsobem štěpit profesionální korektní a konstruktivní vztahy mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, a tam, kde je možné řekněme vyhovět legitimním pozměňovacím návrhům kolegů senátorů, jsou v tom zcela autonomní, tak mně přijde malicherné, řeknu tady zcela na rovinu, se na tématu sportu takto štěpit. To je ten lidskopolitický důvod. A pak to má samozřejmě i věcné důvody. A ty věcné důvody jsou dva. Také jsem se je snažil naznačit, jenom možná jsem se nevyjádřil úplně jasně. Chybu hledám na vysílači, nikoli na přijímači.

Pokud si vybavujete to, co schválila Sněmovna, tak to, co schválila Sněmovna, bylo tady mnohokrát mnou jako zástupcem předkladatelů vysvětlováno, že kdo ctí všechny druhy výkladu, nejen gramatický výklad, ale zejména systematický výklad jakékoli právní normy, to znamená i tohoto ustanovení, tak musí při systematickém výkladu vykládat zákon o podpoře sportu, jehož součástí by se § 3g v novém znění měl stát, vedle a společně s dalšími právní předpisy, v tomto případě zejména s občanským zákoníkem a s jeho ustanoveními, které upravují spolky. Zákon o podpoře sportu nijak nemůže rušit a není v moci tohoto zákona zrušit ustanovení občanského zákoníku o spolkové autonomii. Ta dvě ustanovení nebo ty dvě právní úpravy stojí vedle sebe a musí se vykládat standardně, systematicky, společně.

To není, že by verze poslanecká nebo verze ve znění pozměňovacího návrhu Senátu byla jedna nebo druhá špatná.

Ale zdůrazňuji tady, řada z vás na tom semináři byla, nebyl to nijak kategorický požadavek. Čili odpověď, ta věcná, proč jsem já jako zástupce skupiny předkladatelů neobhajoval více tu sněmovní verzi: no, protože ani jeden ze dvou pozměňovacích návrhů kolegů senátorů nejde nijak věcně proti našemu poslaneckému návrhu. Co se týká kolegy Radka Vondráčka, opět prostřednictvím pana předsedajícího, já to mám rozdělené, když jsem si dělal poznámky, do tří aspektů jeho vystoupení.

Já úplně stejně ctím výsledky práce Poslanecké sněmovny, stejně tak jako autonomní a legitimní postavení Senátu, ale to, že Senát přijme pozměňovací návrh, tak přece není právně, v právním světě žádný autoritativní soud o tom, jestli sněmovní verze, kterou ten pozměňovací návrh Senátu v tomto případě spíše doplňuje, než že by ji jakkoli věcně měnil, tak to přece není žádný autoritativní soud o tom, že by ta sněmovní verze byla nějakým způsobem chybná nebo špatná. Já jsem vnímal a myslím si, že takhle ta debata konstruktivně probíhala jak na podvýborech, tak na výborech, tak na plénu Senátu. Já to vnímám jenom jako možná větší míru, a asi to přísluší druhé komoře parlamentní, větší nějakou míru řekněme obav nebo mitigace možných rizik z pohledu senátorů, jestli ten návrh je, nebo není ústavně konformní. Já si stojím za tím, nesu za to odpovědnost, že ústavně konformní a ústavně správný je.

Kolega tady nějakým způsobem kritizoval postavení Národního rozhodčího soudu pro sport v organizační struktuře Národní sportovní agentury. Tak já tady zdůrazním to, co mnohokrát na plénu v předchozích diskusích padlo. Národní rozhodčí soud pro sport nevzniká touto novelou.

Byl ustaven s tím, že Národní sportovní agentura reagovala jeho ustavením na audit WADA v České republice. Ten audit jsem měl možnost vidět, pracovně, nahlédnout do něj, a bez toho, aby Česká republika reagovala na více než čtyřicet zásadních auditních zjištění WADA, hrozily opravdu reálně pro české sportovce, pro české sportovní střešní organizace ohromné problémy včetně potenciální neúčasti na mezinárodních sportovních akcích. Tehdy ani z řad právníků, ani z řad odborníků na sport, na sportovní právo, nezazněla jedna jediná kritika, ať už k postavení, nebo k ustavení Národního rozhodčího soudu pro sport, k tomu označení a k pojmu soud v jeho celkovém názvu.